Logicky.

Co se týče zdanění hazardu, důvodová zpráva správně uvádí, že ten návrh vlastně kopíruje původní návrh Sobotkovy vlády, který chtěl opravdu zavést tři sazby pro různé typu hazardů, aby z toho nakonec nejdřív rozpočtový výbor, v té době pod vedením pana poslance Votavy, a poté Sněmovna jako celek udělala vlastně sazby dvě jednu pro klasické hrací přístroje, doufám, že to říkám správně, ve výši 35 % a ty ostatní 23 %. Mluvil o tom pan předseda Bartošek. A neměli bychom to přejít mlčením. My jsme jako občanští demokraté návrh zákona podpořili s tím, že nejcennější na tom je registrace hráčů a zákaz hraní těm, kteří hrát nemají.

Nic. Důvod, pro který to tehdejší opozice podpořila, vláda vlastně nesplnila. Žádná registrace, omezení přístupu k hazardu těm, kteří hrát nemají, kteří jsou v insolvenci, kteří mají exekuce, nic z toho se nestalo.

Ty bezesporu ubyly. Ale podle mě ne díky působnosti zákona, ale díky technologickému pokroku.

A výsledek je jaký? Nedošlo. Rekordní částka byla prosázena v loňském roce.

Já nevím.

A přitom legislativní nástroje má k dispozici, mluvil o tom pan předseda Bartošek.